Takže Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Je tomu tak.

Myslím si, že jsou naopak diskriminovány české firmy, které působí na našem trhu a které odvádějí také daně.

Já vám děkuji.

Španělsko zavedlo 3 %. A samozřejmě co se týká výpadku, já zatím ten výpadek nevidím. Ale je potřeba samozřejmě potom i vidět dopad na ty naše firmy, které mají tam export.

Ale principiálně souhlasím. Děkuji a nyní dávám slovo panu poslanci Valentovi, který už je u mikrofonu. Děkuji za slovo.

Pan Kremlík také údajně nesouhlasil s některými personálními nominacemi a to, že některé takovéto osoby potom pronikly do Českých drah, bylo pro něj nepřijatelné.

Ptám se: Bylo toto tedy skutečně prověřeno? Vaši odpověď samozřejmě z velké části tuším, jde mi jen o to, aby zde zazněla jasně a zřetelně na mikrofon. Já vám děkuji a slovo má předseda vlády.

Já neřídím České dráhy.

A proč bych to nemohl dělat?

Je to nesmysl.

Já jsem čekal, že pan ministr, bývalý ministr, okamžitě odvolá pana, i ty podřízené, jeho náměstka, kterého jsem vyzval, ale který tam měl nějaký vztah, nebo tu paní, která měla taky nějaký vztah.

Ale zkrátka nebylo možné, nebylo možné, když ze všech stran byla ta zakázka oprávněně kritizována, a on místo toho, aby vyměnil úředníky, i když to je těžké, pod státní službou, ale měl to udělat, tak zkrátka s tou zakázkou souhlasil.